Všechno faktické poznámky. Milé kolegyně, kolegové. Chtěl bych reagovat na slova kolegy Plzáka. Já myslím, že jste snad ani neposlouchal to, co tu bylo řečeno ohledně zprávy, která zde byla čtena. A snad nebudete zpochybňovat zprávu, pro kterou hlasoval i člen vaší komise. K žádné politizaci policejního sboru při provádění takzvané pracovně řečeno reorganizace nedošlo. A v tomto ohledu nemůže obstát pravdivost výroku Andreje Babiše ani ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. A je namístě, aby odpovědný slušný politik se omluvil ministrovi vnitra a premiérovi. Prosím pana poslance Birkeho, potom pan poslanec Plzák. Děkuji za slovo.

Prosím omluvte se a přestaňte neustále mást veřejnost. Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Blažek. Pak paní poslankyně Lorencová, pak pan premiér. Všechno faktické poznámky. Děkuji. A pakliže opravdu tato informace není pravdivá, tak se omlouvám vám i panu Laubemu. Stačí to takto?

Prosím pana poslance Blažka s faktickou poznámkou. Ale dobře, staly se součástí veřejného prostoru, tak se tady používají. Ale prosím vás, nesmíchejme jednu věc, a to je tenhle případ.

Pane předsedo, kolegyně, kolegové. Podle mne to, co jsme přečetli, co jsme měli k dispozici, a samozřejmě i to, co zaznělo ve sdělovacích prostředcích, je pro mě výsledek práce této komise úplně jednoznačně ukázkou toho, jak lze manipulovat různě se stejnými fakty.

Teď vystoupí pan předseda vlády s faktickou poznámkou, potom pan ministr vnitra a pak dlouhá řada dalších. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny je mimořádná věc. Takovýchto komisí nebylo v minulosti zřízeno mnoho. Volí se v mimořádné situaci. Hnutí ANO dokonce tehdy chtělo opustit vládu, nebo zvažovalo, že opustí vládu. To znamená, ve hře ze strany hnutí ANO byl i rozpad vlády, čili byla to mimořádná situace. A já musím ocenit jednu věc. Musím říci, že do té hysterie vyšetřovací komise, tak jak jsem si prostudoval její zprávu, vnesla určitý metodický postup a vnesla práci s fakty.

A kvůli tomu jsme koneckonců i podpořili vznik vyšetřovací komise, aby tady byl někdo, kdo stojí mimo ten aktuální politický střet, který se bohužel odehrával mezi dvěma koaličními stranami primárně. To musím přiznat a vůbec mě to netěší jako předsedu vlády, ale odehrávalo se to v rámci vládní koalice. A já jsem podpořil vznik té vyšetřovací komise proto, aby tady byl někdo nestranný, nezávislý, kde budou zastoupeny všechny strany, a podívá se na tu věc s odstupem a racionálně. A já jsem přesvědčen o tom, jak sleduji tu zprávu, že ten odstup komise měla. Takže pracovalo se s fakty a ta fakta jasně konstatovala, že tady nebyl žádný brutální únik informací ze strany policejního prezidenta a že tady nebyl politický tlak nebo politické zadání pro realizaci policejní reorganizace. To jsou dva důležité závěry, které mají svůj velký význam. Uprostřed veškeré hysterie a politického zápasu, který se kolem policejní reorganizace odehrál. Pan ministr vnitra. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat vaším prostřednictvím kolegovi z ANO, který se umí omluvit. Velmi si toho vážím.

My jsme museli snést vaši kritiku, vaše výtky, vaše podezření, vaše napadání, vaše zneužití tohoto tématu v krajských volbách. Tak prosím pěkně snad přežijete návrat do minulosti, který tady chceme alespoň částečně veřejnosti osvětlit. A ono by stačilo od hnutí ANO bohužel tu není Andrej Babiš, protože to byl hlavní propagátor útoku na nezávislou policii a na Ministerstvo vnitra.

Pane předsedo, děkuji za slovo.

Ale jako členové vyšetřovací komise jsme vycházeli pouze z toho, co jsme byli schopni doložit na základě důkazů a různých materiálů. A jestliže si o něčem něco myslíte a nejste to schopen doložit, tak je to pouze hypotéza. Myslíte si, že dvě trestní oznámení, která padla, byla dána na základě domněnek? Myslíte si, že jsme to dali na základě toho, co psaly Lidové noviny nebo nějaké jiné noviny? Myslíte si, že to byl ten relevantní materiál, z kterého jsme vycházeli pro závěry naší komise?

Že bychom vystavili sebe a práci Sněmovny tomu, aby se pak na nás ukazovalo, že uvádíme lidi a nemáme k tomu patřičné důkazy? Můžu si o tom myslet spoustu věcí, můžu mít spoustu domněnek. Ale nejsemli to schopen doložit důkazy, tak to zůstává mou hypotézou, kterou si nechávám pro sebe a nedávám ji navenek jako něco, co je platné a doložené důkazy.